Děkuji za slovo.

Prosím. Děkuji, pane předsedající. Vzhledem k tomu, že horní činnost má přeshraniční a mezinárodní rozsah, doporučuji, aby bylo dáno k posouzení také výboru pro evropské záležitosti a zahraničnímu výboru.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já navrhuji rozpočtový výbor, protože logicky tento zákon se také týká příjmů státní pokladny. Ano, děkuji. Mám zde tedy šest návrhů na další výbory. A pokud nikdo již nemá žádné další, tak přistoupíme k hlasování. Já vás odhlásím. Takže jako první, až se nám počet přihlášených ustálí, budeme hlasovat o přikázání výboru pro životní prostředí. Ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro životní prostředí. Kdo je proti?

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přikázání ústavněprávnímu výboru. Kdo je proti?

Návrh byl také přijat. Dále zde je návrh na přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Ptám se, kdo je pro přikázání tomuto výboru. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Jako další zazněl návrh na přikázání výboru pro evropské záležitosti. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přikázání tomuto výboru. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Jako další zazněl návrh na přikázání výboru pro zahraničí. Zahajuji hlasování číslo 100 a ptám se, kdo je pro přikázání tomuto výboru. Kdo je proti přikázání zahraničnímu výboru?

Návrh nebyl přijat. A jako poslední zazněl návrh na přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je proti? V hlasování číslo 101 je přihlášeno 133 poslanců a poslankyň, pro 46, proti 21. Tento návrh nebyl přijat. Konstatuji, že tento návrh jsme přikázali jako dalším výborům výboru pro životní prostředí, ústavněprávnímu výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. A pak zde ještě byl návrh na prodloužení lhůty pro projednání ve výborech o 20 dní. Zahajuji hlasování. Kdo je proti prodloužení lhůty?

Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme lhůtu prodloužili. To byla poslední záležitost v tomto prvním čtení. Já vám děkuji a děkuji zpravodaji a navrhovateli a posuneme se dál.